Dovolím si na závěr ještě podnět, který nesměřuje ani tak k panu ministru zdravotnictví jako k vládě a k panu ministrovi vnitra.

Já tedy opakuji něco, co jsem říkal posledních deset, jedenáct měsíců, ale budu rád, když to i na tento mikrofon zazní. Děkuji za slovo.

Tím se myslí v České republice, na Moravě, ve Slezsku. V případě, že tu bude jiná epidemie, tento zákon nebude platný. Jen jsem to chtěl upřesnit, abyste si to nepletli, ale asi víte, o čem mluvíte.

Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové.

Takže my to opravdu nepodpoříme. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Marek Výborný, zatím poslední faktická. Prosím, máte dvě minuty. Děkuji za slovo. Nebudu řešit terminologii.

Na nic jiného. To znamená, že pokud někdo říká, že na věky věků tady budeme mít tento zákon, tak to prostě není pravda.